Na pořad 62. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 33 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 11 odpovědí na písemné interpelace. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Neníli interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. Tak ještě dodatečně dorazila omluva paní ministryně Marie Benešové do 11 hodin z pracovních důvodů. A pojďme na jednotlivé interpelace.

Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše.

Také tato interpelace byla přerušena do přítomnosti předsedy vlády.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 770. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Pozor, změna. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová odpověděla na interpelaci poslance Jakuba Jandy ve věci skandální šikany podnikatele Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 885. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové. Paní ministryně je přítomna, a my tedy můžeme pokračovat v rozpravě. Dobrý den, děkuji za slovo.

V reakci úřadu ale bylo nejen zamítnutí této žádosti, navíc mu obstavili majetek. Přitom šlo jen o 16 tisíc korun. Jsem rád, že se to nakonec vyřešilo.

Ředitelům jednotlivých finančních úřadů prý vysvětlila, aby postupovali správně. Což si lze při jisté dávce optimismu vyložit i tak, že mají postupovat rozumně. Dotyční ze zmíněného případu sice dostali pouze výtku, ale lepší než nic.